A samozřejmě je potřeba zdůraznit, že jsem nezmínil ještě inflaci, vysokou inflaci. Takže vaše vláda nese odpovědnost za inflaci. Já neříkám plnou odpovědnost, ale říkám, že to mohlo být níže.

Takže vy opravdu doslova škodíte všem peněženkám českých občanů a firem pouze vaší nekompetentností a vaší nečinností a tím, že prostě dobře, to, že jste nekompetentní a nečinní, to už ví celá republika, proto ostatně podle průzkumu vám už téměř 80 % občanů nevěří vaší vládě, to už si drtivá většina občanů všimla, ale kdybyste aspoň poslouchali rady, rady těch, kteří to řešení mají, ale vy to z ideologických a z politických důvodů odmítáme a vzali jste si za rukojmí celou republiku.

Je to zákon proti lichvě, protože právě lichva je tím prvním krokem k tomu, aby lidé potom padali do těch exekučních pastí právě proto, že kvůli tomu, že vaše vláda neřeší drahé energie a drahé potraviny, tak samozřejmě lidé se dostávají do zoufalých situaci.

Chceme, říkali jsme tady, navrhli jsme, aby se důchody zvyšovaly všem stejnou částkou, nikoliv procentem, jak to říkáte vy. Podali jsme návrh na minimální důstojný důchod na úrovni minimální mzdy za splnění zákonných podmínek samozřejmě, to znamená buď odpracované roky, nebo invalidita, takže nepřizpůsobiví by nedostali nic. Vy na ty lidi úplně kašlete.

Takže vy podporujete přímo, vy jste přímo proti lidem, protičeská vláda, proti vlastně zájmům našich občanů. Řešení výhodná pro nás tu, jak víme, jsou a o tom byl také můj projev. Ale namísto nich tu vidíme vládu Petra Fialy, která dělá pravý opak, která dělá vše pro to, aby naši zemi komplet zruinovala. K uvedeným řešením je ovšem potřeba i to, aby na místa klíčových ministrů a premiéra nastoupili lidé alespoň s nějakou odbornou úrovní.

Ani energie, takže nevíte, která bije. Ale problém je, kdybyste to dělal u sebe doma, tak to nikomu nebude vadit, ale takhle je to bohužel problém pro všechny občany.

A tady bych ještě řekl jednu větu, nebo pár vět.

Ale vy se schováváte.

Děkuju za pozornost. Děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Karel Havlíček.

Ano, tak pan ministr byl dříve přihlášen, takže prosím, pane ministře, máte slovo, vaše dvě minuty. Já budu velmi stručný. Omlouvám se, od Moraváka to není úplně šťastné.

Celkové osobní jméno, to je to, jak to čeština říká to není nic, já se vaším prostřednictvím, pane poslanče, omlouvám, to není osobní, ale navrchu jsou mladí lidé, tak aby nebyli zmateni.